I když v České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, jsme přesto povinni ustanovení směrnice do právního řádu provést. Proto návrh zákona doplňuje ustanovení zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, což je zákon, kterým byla již dříve implementována evropská pravidla v této oblasti. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, předkládám vyjádření zpravodaje k bodu číslo 22, kdy předložený sněmovní tisk je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy Evropské unie zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv. Nepřijetím této transpozice by se Česká republika vystavovala riziku zahájení řízení pro porušení smlouvy podle článku 258, případně 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jak už tady bylo zmíněno předkladatelkou, účelem směrnice je usnadnit mobilitu pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv účastníků takzvaného druhého důchodového pilíře. Změny zákona se nenavrhují nad rámec transpozice a jedná se pouze o doplnění požadavku na podmínky nabývání a zachování práv ze zaměstnaneckých penzijních systémů a doplnění povinnosti informací ohledně těchto podmínek, které má plnit instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění zcela v souladu se směrnicí. Jak již bylo zmíněno, v České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, tudíž zde neexistuje zákonná úprava, která by tyto penze kompletně upravovala a kterou by tak bylo možné změnit. I přesto je ale Česká republika povinna ustanovení směrnice do právního řádu provést. Doporučuji tento sněmovní tisk přikázat k projednání ve výborech a postoupit do druhého čtení.

Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Opět nezazněl návrh ani na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat přikázáním výboru. Jako první přikážeme tisk výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Není tomu tak. Konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod. Končím prvé čtení tohoto zákona a děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.